Toto téma jsme probírali i na podvýboru pro financování zdravotnictví a zdravotní pojišťovny.

Ano, říkají, že ustojí hrazení zdravotní péče i po snížení tohoto důležitého příjmu, ale pouze do konce tohoto roku, a to ještě za cenu vyčerpání prakticky veškerých svých rezerv, a další rok jsou schopni zvládnout pouze s valorizací. Rozhodně ale nechápu, proč tomu má předcházet takové výrazné snížení. Je potřeba zavést valorizaci platby za státní pojištěnce, ale bez jejího snižování z té současné výše, a nedopustit riziko vyčerpání rezervních fondů zdravotních pojišťoven.

A to v situaci, kdy naše zdravotnictví bude čelit dalšímu obrovskému tlaku, kdy do země přichází několik set tisíc uprchlíků. V situaci, kdy se jedná právě o statisíce nových státních pojištěnců, kterým stát garantuje kromě podpory i zdravotní pojištění zdarma, škrtá vláda právě v oblasti zdravotního pojištění. Právě pro tyto případy mají pojišťovny vytvořeny rezervní fondy, které jim chce současná vláda nepochopitelně zkrátit.

Spoléhat v dnešní situaci na skutečnost, že se bude pozitivněji než v minulém roce vyvíjet situace na příjmové stránce od ekonomicky aktivních plátců pojistného, kdy s ohledem na inflaci budou příjmy vyšší, jak se domnívá v důvodové zprávě vláda, je velmi naivní. Ekonomické důvody, které vláda pro seškrtání příspěvku na státní pojištěnce předkládá, jsou tedy tváří v tvář současné situaci druhotné a vláda by měla své rozhodnutí snížit příspěvek na státní pojištěnce ve světle dnešních událostí přehodnotit, novelu v tomto znění stáhnout a místo snížení plateb za státní pojištěnce zavést její automatickou valorizaci. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Přečtu omluvu.

Jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Julius Špičák, kterého zde nevidím. V tom případě budeme postupovat dál. Další přihlášenou je paní poslankyně Pokorná Jermanová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Prosím, máte slovo.

Já vám velmi dobře rozumím.

Takže já začnu od začátku.

Právě na zdravotnictví je zřetelně vidět, jak je to pokrytecké.

Já to říkám se vší vážností, protože cítím povinnost veřejnost před tímto nebezpečím varovat. Varovat před tím, aby příští generace nebyly zatíženy obrovskými náklady a nemusely nést zbytečné oběti. Nemusím být odborníkem na zdravotnictví, abych věděla, že prevence je mnohem levnější než léčba následků. Jen v letošním roce půjde zhruba o 20 miliard korun, které avizuje jako úspory. Tyto náklady potom lidé budou platit v budoucnu.

Životy a vážné zdravotní problémy těchto lidí půjdou na vrub vlády Petra Fialy a jeho koaličních partnerů. Já vím, že to zní pateticky, ale je to tak.

Jinak budu muset jmenovat, což bych nerad. Prosím, pokračujte. Od vlády by sice člověk čekal více empatie, ale bohužel ne od té současné a mám pocit, že ani od mých kolegů na pravé straně. Když mluvíme o zdravotnictví, tak bychom si měli uvědomit, že o život jde. Bavíme se tady o 20 miliardách korun, o které jen letos přijde zdravotnictví.

Všechny nemoci se kvůli úsporám budou léčit takzvaně Paralenem, aby se neutratila koruna zbytečně. A ušetří se dokonce dvakrát. Napřed na samotné léčbě a v dalších letech pak na důchodech A to je velmi, velmi smutné. Nedostatek peněz povede k omezení zdravotnické péče.

V tu ránu si nebudou moci dovolit kvalitní léčbu senioři a ani lidé, kteří mají nízké příjmy, typicky například mladé rodiny s dětmi. Ale není to tak docela pravda. Zdravotnictví je opravdu velmi citlivá věc a lidé ji velmi vnímají. Vzpomeňme si, co dokázalo například téma zdravotnických poplatků. Lidé si právem váží svého zdraví, a pokud někdo ohrozí dostupnost lékařské péče, pak ohrožuje to nejdůležitější, co máme.

To bylo vidět v přístupu ke covidu, kdy si řekli, že to vlastně nějak dopadne. A já se domnívám, že zbytečně umírali lidé.